Já jsem tady předložil tři návrhy na změnu tabulky č. 3. Konkrétně tedy.

U recyklace skla je to trošku odlišné.